Také děkuji.

Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Zlínský. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

A já jsem ani nenavrhoval nějaké restrikce, já jsem jenom říkal, že bychom se tím měli zabývat, a myslel jsem tím, že bychom tady nad tím měli diskutovat, protože to tam je, a já nemám nic proti tomu, aby se přijala preventivní opatření. Já jsem tady neříkal, že se nemají přijímat preventivní opatření, ale mně jde o to, abychom o tom nemlčeli. Takže mi tady nepodsouvejte něco, že tady já chci dělat nějaké restrikce lidí anebo něco takového. Také děkuji a další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Svoboda. Tak prosím. Děkuji. Otázky požívání alkoholu jistě patří hodně do mých rukou, protože jsem lékař a něco ohledně alkoholu vím. Ale tady v tuto chvíli diskutujeme úplně jinou věc, diskutujeme dvě rozdílné skupiny.

To je jedna skupina, o té já v tuto chvíli nehovořím.

Tak tím jsme vyčerpali faktické poznámky, vracíme se do obecné rozpravy a svého vystoupení se dočkal pan poslanec Munzar. Děkuji, pane předsedající. Já jsem ve svém vystoupení chtěl představit návrh naší skupiny poslanců napříč politickým spektrem, představit tento návrh, který jsme podali prostřednictvím hospodářského výboru. Vstupuji už do velmi živé diskuse, ale možná je to čas, abych vysvětlil, co přesně znamená nebo neznamená tento pozměňovací návrh, co nás k jeho podání vede, a také možná vyvrátil některé obavy, které vznikají možná z nesprávné a mylné interpretace tohoto návrhu.

Tehdy dokonce prošel tento návrh v Poslanecké sněmovně, ale

Teď k vlastnímu návrhu.

Nic víc. Návrh není generálním pardonem pro opilce ani není výzvou nebo motivací k bezuzdné a nebezpečné konzumaci alkoholu a k nebezpečnému jednání.

Návrh ale nijak nesnímá osobní odpovědnost i za jejich jednání a konání. Naopak si musí být plně vědomi své odpovědnosti vyplývající z dalších právních předpisů, občanského zákoníku, odpovědnosti za případné škody, své odpovědnosti ze zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky omamných látek, a zejména i trestního zákoníku, kde hrozí každému, kdo ohrozí zdraví a životy lidí pod vlivem návykové látky, odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Jedná se o návrh, který více odpovídá realitě a reálnému životu.

Rozumná hranice, což může být těch 0,5 promile, může působit jako naopak záklopka.

Tím nechci tuhle dnešní debatu tímto zatěžovat. Minimálně stejně důležitou otázkou jako věcný obsah návrhu zákona pro mě je to, jak my a jak lidé přistupujeme k právnímu řádu. Pokud budeme trvat na zákonech, které popírají realitu, a lidé je nerespektují, protože je nepovažují za rozumné, tak se tím snižuje respekt k právnímu řádu jako celku.

Ale my přece snad nechceme mít formální a pokrytecké zákony, které se dodržují jen naoko. Naopak, jsem přesvědčen, že pokud zrušíme pokutu za konzumaci jednoho piva nebo jedné skleničky vína, bude větší ochota lidí u tohoto množství zůstat. Chápu, že každý na to má svůj osobní pohled. Chápu, že pokud někdo věří, že stát může nahradit vlastní odpovědnost lidí zákony, regulacemi, zákazy a příkazy, a pokud někdo věří, že stát má přísnými zákony lidi vychovávat a má k nim přistupovat s takovou trochou mírou nedůvěry, pak nebude hlasovat pro. Ale pevně doufám, že většina lidí a většina z nás tady v Poslanecké sněmovně věří, že stát má přistupovat k lidem s důvěrou, že budou dodržovat rozumné zákony, které nechávají a mají nechávat prostor pro vlastní odpovědnost. A proto na konci ještě jednou, o čem ten návrh je a o čem není.

Ten návrh je o tom, zda náš zákonodárný sbor považuje konzumaci velmi malého množství alkoholu do 0,5 promile, tedy například jednoho piva, při vodácké rekreaci za tak společensky nebezpečný a nepřijatelný přestupek, že za něj má dál hrozit pokuta. A to je celé.